Nic jiného tam není.

Pokud vám to připadá zbytečné, a že to je málo, není to málo. Pokud má stát fungovat, tak my první musíme říkat, že věříme institucím českého státu, mezi které bezesporu patří tajné služby. Děkuji za pozornost.

Nejprve pan předseda Sněmovny, potom pan zastupující předseda klubu KSČM. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, slyšel jsem své jméno, tak děkuji panu předsedovi Stanjurovi prostřednictvím předsedajícího za připomenutí mých slov a jsem rád, že můžu konstatovat, že tato svá předsevzetí plním v maximální možné míře. Považuji to za opravdu pozici svou jako předsedy Sněmovny, že bych měl takto postupovat v těchto případech. Stejně tak dneska ráno jsem patřil mezi přihlášené. To už nemůžu nijak doložit, ale byl jsem přihlášený a předpokládal jsem, že schůze proběhne.

Kolik v tu chvíli bylo přihlášených? Včetně mě myslím 34 nebo 40. A ty kluby mají 70 členů. A říkám, včetně mě. A co má tedy předseda v tu chvíli dělat? Ptám se, jestli už vůbec pan Stanjura oslovil některé další předsedy klubů a hledá nějaké řešení nebo přichází s nějakým řešením.

Ale v okamžiku, kdy nebylo kvorum, nezbylo než přerušit. Já mám jedinou historickou zkušenost, a to je z minulého volebního období, schůze o České poště.